V listopadu to bude rok a půl. Ptal jsem se na složení, zápisy z jednání apod.

S tím já plně souhlasím. Ani jeden termín, žádná zodpovědnost, žádné úkoly.

Nevím, jestli v tom červnu byl nějaký předložen nebo schválen, ale čas běží. A když si občas stěžujeme na to, jak dlouho trvá příprava investičních akcí v České republice, tak v tomto případě za to může jenom stát. Zatím tomu nikdo žádné překážky neklade, protože vlastně kromě nápadů a snů na stole není vůbec nic.

To jsou otázky, na které bychom měli odpovědět.

Je tam potenciálně mnoho cestujících.

Může přinést zvýšené náklady všech dopravců, jak Českých drah, tak soukromých dopravců.

Tomu já rozumím, ale myslím si, že by to chtělo ještě podrobnější informaci technickou třeba na podvýbor pro dopravu. To asi nepatří na plénum Poslanecké sněmovny, jaké technické řešení se zvolí, že opět to bude mít dopad na to, jaké vlaky mohou jezdit v budoucnosti v České republice.

Tady jsme dostali odpověď, co je vlastně v přípravě.